Malé děti se rovněž spoléhají ve všech svých potřebách na ostatní, o nich se ale nemluví. Všechny děti potřebují samozřejmě dlouhodobou péči doma.

Tady jasně konstatují i odborníci, že teze, že stárnoucí populace představuje zátěž, zatímco mladší populace je nadějí pro úspěšný rozvoj, je jednostranná. A to jsem slyšel dokonce...

Výpočty takzvaného indexu závislosti jsou dány konvencí.

Poměr důchodců a pracovně aktivních je proměnná, kterou se dá hýbat.

Ale tady bych důrazně zase zdůraznil, že my rozhodně odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu.

Ne jako to děláte vy.

Šílený!

Kvůli tomu také umíráme mnohem častěji na choroby způsobené stářím a životním stylem, hlavně na rakovinu a kardiovaskulární choroby.

Závisí to na řadě demografických i nedemografických faktorů, a naše porozumění těmto trendům je omezenější než u těch penzí, protože samozřejmě tam je víc faktorů, takže ty analýzy samozřejmě jsou méně vypovídající.

A čeho jsme tady byli svědky loni? My jsme upozorňovali, že se zhorší dostupnost zdravotní péče pro české občany, a je to tady.